Samozřejmě mohl.

Takže já to potom ještě v podrobné rozpravě přečtu. Ten návrh, to usnesení má tři body.

Nyní faktické poznámky pan předseda Kalousek, pan předseda Kováčik, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já vás tady prosím, abyste při projevech pana poslance Hájka přes 90 decibelů zakročil, protože tady jde o naše zdraví. Za druhé pan poslanec Hájek tvrdil, že jako předseda rozpočtového výboru v roce 2004 jsem samozřejmě věděl, co vláda privatizuje. Podle dodnes platných zákonů, i tenkrát, privatizační rozhodnutí činí vláda, nikoliv Poslanecká sněmovna. Já jsem to tudíž samozřejmě nevěděl a věděti nemohl. Pokud vím, jsou členy KDUČSL dodnes, tak se jich prosím pěkně musíte zeptat. Já dneska člen KDUČSL nejsem, když jste tak říkal, že lidovci jsou jako mimo, jinak mají všichni máslo na hlavě. Za třetí. Říkal jste: